Tak oznamuji, abych nespáchal nějaký zločin proti jednacímu řádu, že osobu, která je zde přihlášena, odhlašuji zmáčknutím a přihlašuji se já. Jenom jsem chtěl, aby to celá sněmovna věděla. Nyní k proceduře. Je poměrně jednoduchá. Předpokládám, že ji všichni před sebou mají.

A upozorňuji, že pokud by tato úprava účinnosti prošla, kterou jsem navrhl já jako zpravodaj, tak pak jsou nehlasovatelné návrhy D6, pokud by k nim náhodou došlo, který se také týká účinnosti, a návrh E, který se také týká účinnosti. Jakmile rozhodneme jednou o účinnosti, pak ty další návrhy by byly nehlasovatelné.

Procedura byla přijata. Tak prosím, pane zpravodaji.

Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Stanovisko ministra?

Návrh F3 přijat nebyl, tím pádem podle procedury můžeme hlasovat návrhy A1, A3, A4, A6 až A9. A6 je tím pádem hlasovatelný.

Návrh byl přijat.

Stanovisko ministra?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Jsou tady dva konkurenční návrhy.

Druhý je návrh pana poslance Michálka pod písmenem D, který tak činí přímo ze zákona. Budeli schválen návrh paní poslankyně Malé pod písmenem B, pak je návrh pana poslance Michálka nehlasovatelný.

Návrh byl přijat.